Už je, tak budeme moci pokračovat, bezvadné.

Zahajuji tedy třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj výboru pro sociální politiku. bude spolu se mnou sledovat u stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Hlásí se někdo do otevřené rozpravy? Nikdo přihlášen není, z místa také nevidím nikoho, že by se hlásil. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není tomu tak.

Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych vám tedy navrhl proceduru k hlasování sněmovního tisku 342, kdy se jedná nejdříve o pozměňovací návrhy hlasování v následujícím pořadí:

V případě, že by byl schválen, byly by nehlasovatelné návrhy A2 a A1 a potom ještě samozřejmě i návrh B, a to pana poslance Juchelky. V případě schválení je poté nehlasovatelný návrh A1 a B. V případě schválení tohoto návrhu by byl opět nehlasovatelný návrh B.

Ano, pane zpravodaji, děkuji za přednesení návrhu procedury. Není tomu tak.

A já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržený postup?

Hlasování číslo 148, bylo přihlášeno 151 poslanců, pro hlasovalo 145, proti nebyl nikdo. A my můžeme postupovat podle námi schválené procedury.

Označuji toto hlasování za zmatečné.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Hlasování číslo 151, bylo přihlášeno 152 poslanců, pro hlasovalo 69, proti 60. Návrh byl zamítnut.

Stanovisko navrhovatele? Nesouhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.